Koneckonců chystáme se použít to i na další aplikace v oblasti vězeňství, jako je zejména zaměstnávání vězňů mimo věznice. Z tohoto důvodu také jsme museli přesunout správu toho systému na tu zastřešující organizaci jak Probační a mediační služby, tak Vězeňské služby, no a to jsme my, to je Ministerstvo spravedlnosti.

Tak mi nezbývá než doufat, že moc těch vězňů utíkat nebude. Děkuji panu ministrovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Václav Klučka. Děkuju, pane místopředsedo.

Zúžil jsem to.

Děkuji panu poslanci. Eviduji jeho návrh na výbor pro obranu. Prosím, pane poslanče. Marek, pardon. Poslední poznámka v této rozpravě.

Já se omlouvám panu poslanci Bendovi, že mu nemohu přijít na jméno. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím rozpravu. Organizační výbor navrhl, aby tento tisk byl projednán a přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku k projednání garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Je to hlasování 182. Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Prosím, paní poslankyně se hlásí o slovo.

Vznikl pod výborem pro bezpečnost i podvýbor pro vězeňství, kterému předsedá paní doktorka BebarováRujbrová, takže by se mi zdálo zcela logické, aby se této problematice věnoval bezpečnostní výbor. Kolega Klučka se nepřeřekl. Kolega Klučka gestikulací dával najevo, že souhlasí s návrhem výboru pro obranu. Paní poslankyně Černochová navrhuje výbor pro bezpečnost. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Nejprve o návrhu pana poslance Klučky, aby tento tisk byl přikázán také výboru pro obranu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 183. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, aby tento tisk byl přikázán také výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Je to hlasování 184. I tento návrh jsme přijali. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.